Ty praktiky byly velmi nevybíravé a je tady určitá snaha, jak tomu zabránit. Tomu rozumím.

Já se omlouvám, pane místopředsedo. Opět požádám kolegyně a kolegy o ztišení, abychom slyšeli, co říkáte. Protože i sociálně tržní hospodářství bylo založeno na tom, že jsou pevná pravidla a ta se tvrdě vyžadují. Já myslím, že tady hovoříme prostě o těch pravidlech.

Myslím si, že to smysl skutečně má. Já vám děkuji. Nyní faktická poznámka pan poslanec Michal Kučera. Připraví se s přednostním právem pan zpravodaj Velebný. Já si myslím, že pan vicepremiér Bělobrádek si právě odpověděl.

Zákon je prostě diskriminační.

Nyní s přednostním právem pan zpravodaj Velebný. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já si myslím, že by bylo korektní v reakci na pana poslance Laudáta říci, protože prohlásil, že se to projednávalo nějak ve zrychleném režimu, anebo prostě nestandardně. Nemluvím za předkladatele, ale jako zpravodaj, že projednávání jak v zemědělském výboru, tak i v hospodářském probíhalo dle schválených jednacích řádů těchto výborů. Děkuji vám. Jinak, pane poslanče, jste i řádně přihlášen do rozpravy, jestli chcete. To neplatí, v tom případě vaše faktická poznámka. Jenom technická. Já jsem se snažil, a myslím, že kdo jste byli na hospodářském výboru, získat minutovou nebo půlminutovou jednoduchou odpověď od pana premiéra, kdo vyhodil jednu stranu tržního vztahu.

Děkuji. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, zákon o významné tržní síle je dlouholetá záležitost, dlouhodobě diskutovaná. Jsem přesvědčená, že zákon o potravinách je velmi důležitým nástrojem kontroly potravin, protože se týká všech občanů v této republice. Velice často se dozvídáme o případech, kdy doplácíme na důsledky nedokonalosti tohoto zákona. Vnímám dva hlavní problémy tohoto zákona, a proto jsem do systému vložila také dva pozměňovací návrhy.

Týká se pouze odběratelů, a nikoliv dodavatelů. Považuji za důležité podotknout, že právě tato pasáž zákona se měnila na poslední chvíli a v podstatě bez vysvětlení. To, že se na straně dodavatelů vyskytují firmy, které mohou významnou tržní sílu využívat, je jasné. To vyplývá z průzkumu trhu a každý to víme. Zkrátka velké řetězce mají proti sobě obdobně velké dodavatele. Pokud zákon vztáhneme jen na jednu stranu situace, bude krajně nespravedlivý. Druhou zásadní připomínkou je specifikace zakázaného chování. Opakovaně odborníci na tuto problematiku uvádějí, že formulace v zákoně jsou velmi nešťastné. Takto postavená novela může velmi tvrdě dopadnout na naše malé české zemědělce a zpracovatele. Velice nerad, ale o to důrazněji vás požádám, abyste se ztišili v sále, protože skutečně není rozumět, co se zde přednáší. Prosím, pokračujte.

Obchodní řetězce navíc exportují české výrobky do svých zahraničních poboček v objemu desítek miliard korun, což nejsou zanedbatelná čísla, a o kterých se vůbec nemluví. Může to být morová rána pro české potravinářství, kde ve finále posílí jen velcí dodavatelé, kterých se zákon kupodivu vůbec netýká, i když disponují také významnou tržní silou a jsou ve výhodě a budou mít ještě větší výhodu a malí přijdou na buben. V podrobné rozpravě se přihlásím k pozměňovacím návrhům, které tyto problémy řeší. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji za váš příspěvek, paní poslankyně. Nyní požádám řádně přihlášeného pana poslance Ivana Adamce, připraví se pan poslanec Petr Bendl. Máte slovo.

Dodavatelskoodběratelské vztahy, respektive dnes moderně říkáme tržní prostředí, mně to trošku připomíná sousedské vztahy.

Když zasáhnete do tržních vztahů, situace je výrazně horší, protože se deformuje trh a může to mít následky, které nemusí být až zase tak marginální.

Možná to je můj přístup. Já jsem dodneška nepochopil, kde je ta významná tržní síla. Už to tady padlo.

Já si myslím, že opravdu cestu, kterou jsme zvolili, jsme nezvolili dobře.